Takže nyní hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B jako Božena.

Stanovisko? Pan ministr? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen. Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 131, přihlášeno je 188 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 107. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. To jsou ty dnes nejvíce diskutované dva návrhy, nebo společný návrh pana poslance Kudely na možnost odebírání řidičských průkazů. Stanovisko?

Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Prosím, pokračujme dál. Stále jsme u pana poslance Kudely. A v tomto momentu C2 se týká onoho zpřísnění trestů nebo postihu řidičů především u vjezdu na železniční přejezd. Stanovisko garančního výboru je kladné. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Děkuji. Věřím, že zatím bez problémů budeme pokračovat dále. Nyní tři návrhy pod písmenem D jako Dalibor. Všechny tři návrhy jsou z mé dílny. Je to zavedení a upřesnění k otázce cyklopruhu, takzvaného cyklobalíčku. Tento návrh má i návaznost do přijatých pozměňovacích návrhů z hospodářského výboru. Stanovisko garančního výboru je kladné. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 134, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 184, proti 2. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Děkuji. Nyní pozměňovací návrh pod písmenem D2. Autorem také Martin Kolovratník. Opět kladné stanovisko garančního výboru. Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak je předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Poslední návrh pod písmenem D je D3, opět Kolovratník. Stanovisko garančního výboru je kladné. Pan ministr?

Kdo je proti návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Nyní jsme navrhli hlasovat společně pozměňovací návrhy pod písmenem F jako František. Jsou to návrhy pana poslance Korteho, které řeší problematiku segwayů, takzvaných samohybných vozítek. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Děkuji. Jsou to návrhy pana poslance Čiháka, který řeší ustanovení o tom, kde mohou být prováděny závěrečné zkoušky po autoškole. Písmeno G je garančním výborem vypořádáno s nedoporučujícím stanoviskem. Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Nyní tři pozměňovací návrhy, pardon, dva pozměňovací návrhy pod písmenem H jako Honza. Pozměňovací návrhy Omlouvám se. Nejprve hlasování o návrhu H1. Je pod ním podepsán pan poslanec Novotný a je to ono ustanovení řešící možné zvýšení rychlosti na 150 km/h. Garanční výbor nedoporučuje. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Děkuji, že jsem sledoval aktivitu vášnivých řidičů zde ve Sněmovně. Rozhodli jsme tímto způsobem. Pan poslanec Novotný má autorství ještě u návrhu H3. V tomto návrhu navrhuje zrušit nově zaváděné ustanovení o reflexních prvcích. Stanovisko garančního výboru je negativní. Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Chce tam zavést možnost nahradit je světlem. Je to návrh E1. Garanční výbor nedoporučuje. Já jenom pro přesnost chci říct, nejedná se o pozměňovací návrh E2?

Jenom říkám pro pořádek, není otevřená rozprava.